Možná bych pana ministra zdravotnictví vyzval jenom, jestli by mi mohl aspoň krátce reagovat, proč tedy Ministerstvo zdravotnictví se do toho nezapojilo dříve, do toho procesu, jako se do toho zapojila ostatní ministerstva.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Pan ministr je přihlášen s přednostním právem, ale ještě před ním s faktickou poznámkou pan předseda Výborný. Pane předsedo, prosím. Děkuji za slovo.

Právě proto ve větě první, ve větě druhé budou tato slova vypuštěna. To znamená, právě proto, abychom nepůsobili zmatky, tento krok činíme, je předjednán, je to v pořádku a lze to podle už zde citovaného paragrafu jednacího řádu skutečně ve třetím čtení toto učinit. Čili suverénem je Sněmovna, rozhodne. Samozřejmě, pokud bychom schválili celý pozměňovací návrh včetně té části, o které jste hovořil, pane kolego, tento návrh bude nehlasovatelný. A dovolte mi ještě, a on to určitě řekne i pan ministr, já se tady musím částečně zastat Ministerstva zdravotnictví. Skutečně ten časový prostor tady byl výrazně omezen v okamžiku, kdy i my i pan kolega Nacher, vaším prostřednictvím, s tím pozměňovacím návrhem, a to jde za námi za oběma, jsme s ním přišli až krátce před reálným druhým čtením, tak chápu, že ministerstvo těžko na to mohlo reagovat v řádu minut. Máme tady věci, které se týkají daní, měst a obcí, to bude věc pana ministra Stanjury. A budeme tady mít, a je to dobře, věci, které se týkají zdravotního pojištění, a to bude věc pana ministra Válka, tak jak tady bylo řečeno, děkuji. Děkuji za dodržení času a nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já myslím, že věci, kde jsme se shodli na tom, že je to ku prospěchu občanů, je zbytečné hrotit. Nicméně rád bych upřesnil několik věcí, které tady zazněly a řekněme nebyly úplně přesné. Netuším, považuji to za chybu, ale není to můj problém, je to problém předkladatelů.

Stačilo se na mě obrátit a hned jsme to mohli vyřešit. Nikdo se na mě osobně neobrátil. Tak čekal bych, já to v opozici vždycky dělal, že jsem se obracel na Adama Vojtěcha a ptal jsem se ho, co si o tom myslí, tak bych čekal, když je nějaký pozměňovací návrh, který se týká zdravotních pojišťoven, a tím pádem i mě, že se na mě obrátíte. Ten pozměňovací návrh je správný, dobrý a já znovu opakuji, podporuji ho. Ten pozměňovací návrh, vaším prostřednictvím, pan poslanec Nacher a, vaším prostřednictvím, pan poslanec Výborný, opravdu dobře připravili. To, co je potíž, že v případě pojištění sociálního a zdravotního je technický rozdíl a my pouze nechceme, protože ty peníze jdou do Fondu prevence, je to jeden ze základních příjmů Fondu prevence, to je ten fond, z kterého se platí různé úkony pro pacienty, a ty odhady jsou, že bychom, kdyby to bylo takto načteno, přišli zhruba o miliardu z Fondu prevence, což je poměrně velká částka.

To znamená, já plně podporuji ten pozměňovací návrh, opravdu udělám maximum pro to, aby to co nejrychleji bylo předloženo z Ministerstva zdravotnictví, a to tady slibuji na svou čest.

Myslím si, že tady by to nebylo úplně ku prospěchu ani těch jejich zaměstnanců. Prostě byla to série nedorozumění, bylo potřeba to vyřešit rychle a opravdu naposledy. Považuji ten pozměňovací návrh za velmi dobrý.

Myslím si, že tím, že se zkopírovala vlastně ta metodika nebo že je to podobné té metodice, která se tak se tam tady ta dostala.

Pane poslanče, prosím.

Ten druhý, tady bych se, pane ministře, trochu bránil, protože to, že tam chceme zapojit zdravotní pojišťovny, jsem já tady říkal na mikrofon, můžete se podívat do stenozáznamu, už v prvním čtení.